Takže já to mám připraveno. Musí se odehrát koaliční debata.

Takže já bych tušil, že jim...

Já vám je vyjmenuji.

Nikdo to nechce. Škrtněme prosím financování politických neziskových organizací.

Pan prezident Zeman tady mluví o mnoha miliardách. Dále my říkáme, omezme prostě další podobné výdaje typu solární baroni.

My to tady navrhujeme, už mnohokrát jsme to navrhovali.

Pane předsedo, máte slovo.